Ta situace se nejenom na konci loňského roku, ale i teď opravdu dramaticky v naší zemi změnila. Všichni dobře víme, že dochází k obrovskému deficitu státního rozpočtu v řádu stovek miliard korun.

Měli jsme za to, že než spíš snaha o seriózní řešení problémů českých seniorů toto rouškovné byl spíše předvolební dáreček nebo kupování voličů.

Na druhou stranu jsme si vědomi toho, že nejenom my, ale i kolegové v rámci koalice SPOLU máme připravené a budeme připravovat několik pozměňovacích návrhů, se kterými chceme seznámit Poslaneckou sněmovnu, ale i českou veřejnost.

Je to snaha získat alespoň nějaký čas, abychom měli možnost připravit své vlastní pozměňovací návrhy, které následně zapíšeme do systému. Takže já reflektuji to veto tří poslaneckých klubů, tím pádem už ani nebudeme hlasovat o tom, zdali Sněmovna souhlasí s tím, aby mohl být vysloven se zákonem souhlas již v prvém čtení. Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě.

Tak prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní ministryně, paní poslankyně, páni poslanci, ctěná Sněmovno, chci zdůraznit, že tento návrh podporuji jako sociální demokratka, protože naplňuje základní zásady, ke kterým se hlásím, a to je za prvé, že společnost se musí starat a podporovat ty nejslabší své členy: děti, seniory, osoby se zdravotním postižením. O ty se musí starat a podle toho se pozná civilizační úroveň každé vyspělé společnosti, nebo nevyspělé společnosti. Za druhé, druhá teze. Když člověk celý život pracoval, odváděl sociální pojištění, odváděl příslušné daně, pak musí dostat důchod, za který se dá důstojně žít, a ne že se odchodem do důchodu ocitá na hranici chudoby nebo pod ní. To je prostě v civilizované společnosti nepřijatelné. A třetí teze, třetí zásada. Peníze do lidí jsou vždycky ty nejlepší a nejefektivnější investice samozřejmě z pohledu toho jednotlivého člověka, ale také z pohledu společnosti a dlouhodobého výhledu společnosti. A nyní trochu podrobněji k tomu návrhu.

Já se proti tomu chci zásadně ohradit. To prostě uráží inteligenci všech lidí v této zemi a seniorů zvláště. Možná na začátek bychom měli říct, co tedy považujeme za dluh. Budeme považovat za dluh nákupy vojenské techniky? Dálnici určitě potřebujeme, ale připomenu, že jeden kilometr dálnice je jedna miliarda, tak si to srovnejme.

Já tvrdím, že když vydáte do lidí, tak je to investice.

To je také potřeba připomenout. Prostě jako sociální demokratka bych stavěla lidskost proti sobectví. A znova investice do lidí, ne opačně.

Neodvádějí je jako dividendy a neodvádějí je do daňových rájů. A ještě poznámka. To, co navrhuje KDU, tedy to výchovné, a já bych k tomu přidala ještě opatření ve vztahu k náročným profesím, to již leží ve sněmovním systému jako poslanecký návrh zákona. A my jsme samozřejmě připraveni to předložit jako pozměňovací návrhy i k tomuto návrhu zákona. A jestli KDU to myslí vážně, tak určitě tyto návrhy podpoří tak, aby mohly platit ještě letos. A ještě mi skutečně dovolte, omlouvám se, že jsem dneska delší, než bývá mým zvykem, ale poznámku na adresu TOP 09. Víte, změna důchodového systému podle pravice zase je vlastně privatizace důchodového systému, vyrábění bankovních produktů, tak jak to bylo zřízením druhého pilíře, který, ukázalo se, že absolutně nefunguje, a to nejenom, že nefungoval u nás v České republice, ale nefungoval nikde jinde, kde se zavedl, protože skutečně efektivní a zaručující důchody i do budoucnosti je průběžný důchodový systém. To není bankovní produkt. To se nedá zprivatizovat, to se nedá nikam odvést. To je prostě dneska položeno na základě solidarity. Ten, kdo pracuje, je v produktivním věku, odvádí pojištění a to se okamžitě vyplácí stávajícím seniorům. A tak to prostě funguje v průběhu věků. A funguje to, nedá se to rozkrást.